89. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Státem Katar na straně druhé o letecké dopravě /sněmovní tisk 135/ druhé čtení Opět poprosím, aby se ujal slova ministr dopravy pan Martin Kupka. Pane ministře, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové. Já jsem si nechal převyprávět, co vlastně zaznělo, tak ještě jednou moc děkuji za pozornost.

Ta další dohoda se pro změnu týká leteckých vztahů mezi Českou republikou jako jedním z členských států Evropské unie a Katarem s tím, že i v tomto případě přistoupení na tu dohodu znamená zlepšení podmínek pro letecké dopravce, kteří operují mezi státy Evropské unie a Katarem. Znamená to samozřejmě také vytvoření jednotného spravedlivého přepravního trhu s tím, že zároveň se tím otevírá příležitost pro hospodářskou soutěž. Připomenu, že v případě České republiky je ta dohoda cenná mimo jiné i proto, že katarská letecká společnost i v době covidu patřila mezi několik málo dopravců, kteří v průběhu kritické doby využívali pražské letiště, a přinášeli tak tedy pražskému letišti i České republice finanční prostředky. Sjednáním dohody dochází k výraznému sblížení pravidel obou stran a vytvoření zmíněného rovného konkurenčního prostředí. Dohoda je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky. Její sjednání nevyžaduje změny v českém právním řádu a nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu. Dovoluji si vás požádat o podporu a znovu děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Letecká spojení, která máme na Střední východ, začínají být čím dál tím důležitější z hlediska nejenom turistiky, ale rozvoje obchodu jako takového. Při tom, jakým způsobem vypadá naše předpokládaná energetická bilance, bych řekl, že tam naši představitelé budou jezdit čím dál tím častěji, takže se domnívám doplněním k tomu, co tady řekl pan ministr, je, že bychom měli rozvoj leteckých spojů podporovat, protože speciálně v této oblasti, jak jsem řekl, budeme mít veliké zájmy. Děkuji panu zpravodaji zahraničního výboru. Nyní si dovolím otevřít rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Zeptám se v tuto chvíli, jestli se někdo hlásí z místa do rozpravy? Rozhlížím se po sále a nikoho nevidím, takže rozpravu končím. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova? Pan ministr dopravy? Nemá zájem. Pan zpravodaj? Také nemá zájem. Takže přikročíme k hlasování.